Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili. S náhradní kartou dnes bude jednat a hlasovat pan místopředseda Skopeček, je to náhradní karta s číslem 34. Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: paní Markéta Pekarová Adamová ze zdravotních důvodů, Ivan Adamec z pracovních důvodů... Dále paní poslankyně Věra Adámková ze zdravotních důvodů, Vladimír Balaš ze zdravotních důvodů, Pavel Bělobrádek ze zdravotních důvodů, Ondřej Benešík ze zdravotních důvodů, Jan Berki zdravotní důvody, Stanislav Blaha zdravotní důvody, Jan Bureš zdravotní důvody, Jaroslav Bžoch z důvodu zahraniční cesty, Oldřich Černý zdravotní důvody, Jaroslav Dvořák zdravotní důvody, Jaroslav Faltýnek bez udání důvodu, Jan Farský bez udání důvodu, Milan Feranec ze zdravotních důvodů, Ivan Jáč ze zdravotních důvodů, Věra Kovářová ze zdravotních důvodů, Václav Král ze zdravotních důvodů, Jana Krutáková z pracovních důvodů, Petr Letocha ze zdravotních důvodů, Petr Liška pracovní důvody, Karla Maříková zdravotní důvody, Nina Nováková zdravotní důvody, Jaroslava Jermanová Pokorná zdravotní důvody, Jiří Strýček zdravotní důvody, David Štolpa zdravotní důvody, Lukáš Vlček zdravotní důvody, Radek Vondráček pracovní důvody, Milan Wenzl zdravotní důvody.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než přistoupíme k návrhu z grémia, mám pro vás organizační sdělení týkající se jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu.

Jednání ve čtvrtek bude pokračovat i po 18. hodině, po ústních interpelacích, do 21. hodiny. Vážené paní poslankyně a páni poslanci, dne 20. ledna předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 12 na základě návrhu vlády prodloužila stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Svým rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny číslo 13 rozhodla o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázala je: sněmovní tisk 127 výboru pro zdravotnictví a sněmovní tisk 128 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stanovila jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do dnešního dne do 13 hodin. A nyní bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Tento sněmovní tisk grémium navrhlo zařadit pevně dnes, na úterý 25. ledna, jako první bod jednání a poté bychom pokračovali dalšími body schváleného pořadu schůze, to znamená body z bloku Zákony prvních čtení. Dnes na 18. hodinu bychom pevně zařadili volební body 60 a 61, což jsou: bod 60 je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a bod 61 návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny.